Děkuji, pane místopředsedo.

Oba jste zmiňovali jednoho velkého politika české historie, pana Rašína.

Přestaňte vzývat historii a historické osobnosti, které bezesporu pro svou dobu byly výjimečné, ale v té době nebylo ani 21. století, nebyla ani pandemie a recepty opravdu stoprocentně přejímat nelze.

Mimochodem, pár předřečníků, kteří zde vystupovali, to i takovým způsobem pojímalo. Objem schodku je obrovský. Otevřeně říkám, že to pro mě je rozpočet téměř a zdůrazňuji slovíčko téměř neakceptovatelný. Nicméně musím dodat, že rozpočet podpořím.

Ministryně financí není v tuto chvíli schopna předložit nic lepšího, než co máme momentálně na stole. Je to částečně pochopitelné. Toto jsou časy, které se skutečně dost špatně odhadují. Přesto je na aktuálním návrhu rozpočtu toho nejasného až příliš. Několik poznámek spíše toho odborného charakteru si dovolím sdělit. Za prvé jsem nešťastný, že rozpočet není doprovázen plánem vládních financí na příští rok a postupem snižování schodku směrem k vyrovnanému rozpočtu. Já vím, že je to těžké. Ale naši kolegové v Německu a mnozí další takový plán vypracovali a je na stole společně s rozpočtem. Nemáme. A máme neschopné Ministerstvo financí? Já si to nemyslím. Nebo takový plán nechceme, protože by z něj bylo jasné, jak dlouho se budeme potýkat se schodky z tohoto a příštího roku?

Drobné porovnání.

Což je dost děsivá představa. Další problém. Přijímáme rozpočet, do kterého nejsou započítané některé daňové změny.

Třetí věc. Zatímco část schodku necháváme s klidem ve vzduchu, v navržených 320 miliardách není příliš jasný osud zhruba 40 miliard. Jsou naplánované do investic ve výši lehce přes 140 mld., což je suma, která je dramaticky nad částkou, jakou umíme v normálním režimu za rok proinvestovat.

Prostě můžeme si říct, že se z krize proinvestujeme, ale my neumíme ani to. Tvrdím, že pokud zvládneme smysluplně utratit 100 mld., bude to úspěch.

Ani jedno ale Ministerstvo financí neřeší. Daňový balíček je v tomto smyslu jen drobnou korekcí a případné zrušení superhrubé mzdy podle návrhu pana premiéra Andreje Babiše by strukturální schodek zvýšilo skokově o 90 mld. I bez toho ale již letos narostl strukturální schodek v řádu nižších desítek miliard korun.

Určitě významnou část, či většinu tohoto zhoršení lze připsat krizi, ale je třeba férově připustit, že k určitému zhoršení strukturálního schodku by došlo i bez epidemie. Přes všechny odborné výhrady ale musím zopakovat, vážené kolegyně a kolegové, že speciálně nyní platí: raději špatný rozpočet, o kterém víme, jaké má chyby, než rozpočtové provizorium.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Onderkovi za jeho vystoupení.

Vážené dámy a pánové, debaty o rozpočtu jsou po léta stejné.